Teď už dobrý večer, vážení členové vlády, paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Otvíráme jak bylo avizováno další volební bod, a je to volba místopředsedů Poslanecké sněmovny. My jsme lhůtu na volební komisi vyhlásili také do tohoto pondělí, 8. listopadu 2021, stejně tak jako u předchozích bodů do 17 hodin. Volební komise návrhy, které poslanecké kluby doručily, projednala večer po 18. hodině a přijala své usnesení číslo 8, které bylo neprodleně zasláno předsedům poslaneckých klubů, a také ho máte k dispozici před sebou. K tomu doplňuji, že teď, před malou chvílí, Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila počet místopředsedů Poslanecké sněmovny na šest.

A tady doplňuji nebo upřesňuji: nemusíte hlasovat pro všech šest jmen. Nyní vás, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající.